Zmíněná evropská směrnice musí být v souladu s právem Evropské unie zapracována do našeho právního řádu ve lhůtě do 9. května roku 2018. Česká republika tedy potřebuje zavést všechna potřebná opatření, která povedou ke zlepšení její připravenosti na řešení kyberneticky bezpečnostních incidentů, na posílení spolupráce s dalšími státy EU. Vláda navrhuje účinnost zákona od prvního dne druhého kalendářního měsíce po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů a předpokládám, že vzhledem k rychlému termínu předložení by účinnost zákona měla nastat v této předpokládané transpoziční lhůtě. Chci poděkovat za podporu tohoto návrhu zákona v prvém čtení a chci požádat o jeho přikázání do výboru Poslanecké sněmovny. Děkuji panu premiérovi a prosím nyní zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Romana Váňu, aby se ujal slova. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Návrh doplňuje stávající legislativu, jejímž pilířem je právě zákon o kybernetické bezpečnosti.

Nynější novela uvede v soulad naši národní legislativu se směrnicí o informační a síťové bezpečnosti, kterou přijal Evropský parlament a Rada Evropy následně tedy až po nás. Návrh rozšiřuje působnost stávajícího zákona o kybernetické bezpečnosti na provozovatele základních služeb i správce a provozovatele informačních systémů ve významných odvětvích infrastruktury. Cílem je zlepšit připravenost státu na hrozbu kybernetických útoků. Zákon počítá také s možností dobrovolného zapojení do systému národní kybernetické bezpečnosti i pro subjekty mimo okruh stanovených orgánů a osob. Zkušenosti z posledních let ukazují, že spolupráce s národními dohledovými pracovišti přináší podnikatelským subjektům i akademickému nebo neziskovému sektoru vysoce pozitivní efekty a že zájem o tuto spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti díky metodickému působení národního dohledového pracoviště mohou vlastní infrastrukturu daleko účinněji bránit před kybernetickými bezpečnostními incidenty. Dovolil bych si doporučit tento zákon do přikázání výboru a do dalšího čtení. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové, dovolte mi jenom několik slov k tomuto zákonu o kybernetické bezpečnosti. Mám dojem, že to trošičku souvisí i s informačními systémy veřejné správy. Proto navrhnu přikázat tento výbor výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

My budeme zavádět elektronizaci státní správy pomocí elektronických občanských průkazů, které budeme projednávat příští týden.

Děkuji panu poslanci Klánovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, tak končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení či zamítnutí tohoto návrhu zákona. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost, jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému garančnímu výboru? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Budeme hlasovat o přikázání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru. Zahajuji hlasování.

Je to hlasování číslo 43. Návrh byl přikázaný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázaný výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Pan kolega Klán navrhl přikázat dalšímu výboru výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Paní poslankyně Černochová, poté pan poslanec Laudát má ještě návrh. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane místopředsedo. Vzhledem k tomu, že se záležitostmi kybernetické bezpečnosti zabývá vedle výboru pro bezpečnost i výbor pro obranu, a to z hlediska i rozpočtových nároků, které budou vznikat i z hlediska nějakých kontrolních mechanismů, doporučuji prosím, abychom se tímto návrhem zákona zabývali i na výboru pro obranu. Děkuji paní poslankyni. Pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

Věcně, tematicky on patří do bezpečnosti jak vnitřní, tak vnější. Ale patří hodně moc do hospodářství. Byl bych rád, aby se už rozvinula debata o tom, kdo bude a jak redefinovat např. kritickou infrastrukturu, protože dneska bezpečnost sítí se týká veřejného sektoru, privátního sektoru. Oba tyto směry činnosti společnosti budou sdíleny na společných sítích, na cloudových strukturách apod. Je to velmi racionální, abyste to poslali i do hospodářského výboru. Děkuji panu předsedovi. Jestliže někdo nemá jiný návrh na přikázání, budeme hlasovat o návrzích postupně. Nejprve budeme hlasovat o návrhu na přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 44. Návrh byl přijat. Dále je tu návrh na přikázání výboru pro obranu, o kterém jsem zahájil hlasování. Kdo je pro přikázání výboru pro obranu?

I tento návrh byl přijat. Posledním návrhem je návrh pana poslance Laudáta na přikázání hospodářskému výboru, o kterém jsem zahájil hlasování. Kdo je pro přikázání hospodářskému výboru? Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že garančním výborem tohoto zákona byl přikázán výbor pro bezpečnost a dále jsme návrh přikázali výboru pro veřejnou správu, výboru pro obranu a hospodářskému výboru. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.